Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám tento zákon ve druhém čtení, kterým se mění zákon o poštovních službách. Jedná se o novelu, která je adaptačním předpisem k nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků.

Jinými slovy, tyto údaje jsou v rámci České republiky poskytovány Českému telekomunikačnímu úřadu a jedná se o údaj o cenách, které jsou následně zveřejňovány a srovnávány na webových stránkách Evropské komise, s tím, že již nyní je obsah nařízení v praxi naplňován. Návrhem se na základě i vašeho rozhodnutí zabýval hospodářský výbor, který doporučil návrh projednat, schválit ve znění schváleného pozměňovacího návrhu zpravodaje tisku, pana poslance Luzara. S navrženou změnou samozřejmě souhlasíme. Rád bych tedy poděkoval hospodářskému výboru i zpravodajovi a požádal vás o podporu návrhu. Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu. Já poprosím pana zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy aby odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Hospodářský výbor doporučuje